Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Dovolte, abych zvlášť vypíchl podle mého názoru potřebu upravit bezplatnou právní pomoc občanům, protože ta se jeví z hlediska práva i z hlediska postavení občanů i z našeho hlediska velice naléhavou.

Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pan ministr? Takže otevírám rozpravu podrobnou. Prosím. Děkuji ještě jednou za slovo.